A ještě snad bych zdůraznila to, co tady také už zaznělo, že bude potřeba i podpora zdravotních zařízení, aby zkrátka zvládla tuto svoji novou povinnost tak nějak důstojně, protože to jsou velmi nelehké a často i velmi nejednoznačné situace. Ještě jednou, je velice dobře, že tento zákon bude patrně již brzy přijat.

Jsou to věci, které opravdu jsou závažné. A teď se vrátím k tomu očkování.

Já také děkuji.

Já jsem chtěl jen reagovat na svého předřečníka, velmi stručně. Jenom jsem chtěl poznamenat, že podle mě společenský tlak vůči lidem, kteří neočkují své děti, je obrovský a že naopak v dnešní situaci dochází k tomu, že naprosto bezdůvodně jsou postihovány děti těchto rodičů třeba tím, že nemůžou jezdit na lyžařské výcviky nebo třídní výlety a podobné věci, a podle mně bychom se také měli bavit o tom, jak to udělat, aby to, že rodiče se rozhodli neočkovat, dětem, které jsou starší šesti let, nezasahovalo výrazně do života. Podle mě ten společenský tlak je tam naopak značný a spíš bychom se měli bavit o tom, která opatření jsou přiměřená a která ne. Děkuji za slovo.

A budou odškodnění všichni, i ti dospělí, kteří to dostali.

Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jenom stručně reagovat na pana poslance Kasala. Já jsem řekl, že považuji za absurdní, že děti, které chodí normálně do třídy ve škole, jsou se svými spolužáky v každodenním styku, mají zákaz jezdit na třídní výlety nebo lyžařské výcviky.

Já jenom velice krátce. To je úplně základ medicíny, který se učíme v prvním ročníku. Ale je to opravdu o přenosu chorob, a ve chvíli, kdy jedna skupina je očkovaná a druhá není, tak tam ten přenos zkrátka je.

Pan ministr má zájem, tak prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pouze velmi stručně na závěr. K té připomínce, která tady zazněla, že chybí prováděcí právní předpis není tomu tak.